Já vám nevěřím, že byste byli schopni někdy v budoucnu takové astronomické dluhy platit.

Ano, říkáte, máme nízké zadlužení, to je pravda.

Za tu dobu se zvýšil počet státních zaměstnanců o 55 tisíc. Ano, často slýcháme, jsou to policisté, jsou to učitelé a tak dále.

Je potřeba si uvědomit, že tisíce asistentů si vyžádala inkluze.

To znamená, ty úspory se samozřejmě najít dají v tom rozpočtu, a ne že ne. A daly by se najít poměrně rychle, ale ta ochota tady není. Proto my prostě takovýto rozpočet podpořit nemůžeme, protože nechceme České republice přivodit bankrot. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Okamura.

Takže tahle debata je tady bohužel od začátku zcela formální a bohužel bez praktického dopadu na problém vládou prosazovaného astronomického zadlužení České republiky, které tu diskutujeme. To je to, že kdyby se škrtly nepotřebné výdaje ve státním rozpočtu, které vůbec nic nepřinášejí slušným a pracujícím lidem, tak vůbec tady nemusíme sedět, protože bychom vůbec nemuseli tady zadlužovat tu Českou republiku o těch dalších 200 mld. korun.

Jenom ta bojová vozidla, to máme přes 50 mld. korun. Takže to už je skoro 100 mld. korun samo o sobě.

Nepotřebujeme drahou zahraniční armádní techniku teď nakupovat. Dále jsme představili v rámci našeho úsporného balíčku, který vláda odmítá, abychom snížili, nejlépe zrušili, ale protože nám to nadiktovala Evropská unie, tak to nejde teď úplně zrušit, tak to jsou ty platby solárním baronům.

Dále my navrhujeme snížit příspěvky do Evropské unie, protože to teď opravdu nikomu nic nepřináší. Dále navrhujeme zrušit inkluzi ve školství, to je 6 mld. ročně. Vláda to ovšem neudělala. Naopak inkluzi ve školství podporuje. Dále navrhujeme snížit platby takzvaným politickým neziskovým organizacím.

Ty jsou v pořádku. Dále navrhujeme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

A tak dále. A kdyby vláda náš kompletní balík škrtů přijala a ten náš balík škrtů je právě cca ve výši 200 mld. korun, o které tady vláda navrhuje zvýšit to zadlužení České republiky tak bychom tady vůbec nemuseli tu Českou republiku nadále zadlužovat.

Máme tady právě dokonce jsme to navrhli i tak, aby to bylo kompromisně.

Dále navrhujeme škrtnout 10 mld. na ty zbrojní zakázky, které jdou do zahraničí.

To je naopak v pořádku.

To je opravdu neuvěřitelná politika, co tady vláda předvádí. Vždyť to je úplně proti našim občanům. To znamená podpora českých občanů, české ekonomiky. Dále navrhujeme o 23,5 mld. snížit odvody do rozpočtu Evropské unie.

To ostatně navrhujeme i v rámci jiného našeho návrhu zákona. Dále bychom chtěli také zvýšit platy pracovníkům v sociálních službách, protože ty jsou dlouhodobě podhodnoceny. Dále tady navrhujeme 27 mld. škrtnout z těch peněz solárním baronům. Z našeho pohledu jsme to udělali kompromisně, byť tam jde přes 40 mld. korun ročně, protože si myslíme, aby to bylo alespoň k jednání.